Myslím, že je férové, aby Sněmovna o něm rozhodla hlasováním.

A velmi vás prosím, abyste nepodpořili lobbistické návrhy pirátské strany, resp. Ministerstva financí, které se pokouší zbourat vládní návrh zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Marku Bendovi a poznamenal jsem si jak názor pana kolegy Kalouska, tak jeho k proceduře a jistě se k tomu při projednávání procedury vrátíme.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se jenom chtěl vyhranit proti tomu obvinění, že to je nějaký lobbistický návrh. Ten návrh jsem připravil já ve spolupráci s Ministerstvem financí, od kterého jsem si vyžádal různé varianty, jak je možné tuto otázku regulovat. Přednesl jsem ho na ústavněprávním výboru, všichni tam seděli a viděli to. A lobbistické návrhy, to jsou ty návrhy, co předkládáte vy prostřednictvím pana předsedajícího.

Já si myslím, že ta svoboda, co máme v programu jako pirátská strana, neznamená svobodu prát špinavé peníze a organizovat masivní daňové úniky. To opravdu takhle nelze vykládat. Takže tolik k panu kolegovi, abychom si rozuměli.

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni kolegové, teď bych s dovolením poprosil svého předsedu klubu, aby mi nemluvil na pana poslance Michálka. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, pokud diskutujete něco jiného, než je daňový řád, prosím v předsálí! Važme si jeden druhého a nechme ty, kterým bylo uděleno slovo, aby mohli říct svůj názor. Ale chtěl bych jenom zareagovat na to, co řekl pan poslanec Michálek. Tak za prvé, to není nějaký advokát Sokol, ale je to celé vedení advokátní komory. Stejně tak notářské komory, stejně tak všech ostatních komor. A za druhé, kdo je lobbista, nerozhodujete prosím vy. Pro mě je stejně nebezpečným lobbistou Ministerstvo financí a finanční úřady proti vůli vlády a teď říkám znovu a opakuji proti vůli vlády jako případné komory. To je prostě souboj dvou zájmů a netvařme se, že finanční úřady také nelobbují za to, aby to měly co nejjednodušší, a dokonce v tomto případě přecházejí přes vládu. Tak to pokládám za opravdu nefér říkat, že jedni jsou lobbisti a druzí jsou ti svatí, protože to je stát. Stát má také své zájmy.

Chci upozornit na chybu v logickém postupu pana poslance Michálka. My to jsme schopni napsat sami.